Velice mě pobavilo to, jak se dostává olovo do toho potravinového řetězce. No tak logicky. Pokud zastřelím nějaké zvíře na lovu a pak si ho dám k večeří, tak musím dávat opravdu pozor, abych si ten brok jakoby nezobl taky, že jo. Ale jinak tady byla zmíněna i naše agrochemická činnost, kterou provádíme při pěstování rostlin na našich polích, a to bych řekl, že je daleko větší problém než to olovo, které tady teď skloňuje Evropská komise skrze Evropskou unii.

Nebo Evropská komise si dělá legraci. Protože pokud by šlo opravdu o tu ochranu životního prostředí, tak ta svinstva, která se používají na našich polích, ta by se tam skutečně přestala používat. Děkuji. Pan poslanec Vácha s faktickou poznámkou. Prosím. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Ovšem není to tak jednoduché. Pokud tady máme nějaké vědecké sledování, od čehož máme v podstatě i některé orgány, které jsou zřizovány a testovány, tak v Evropské unii se řídíme takzvaným pravidlem předběžné opatrnosti.

Bylo to velmi výborné, protože vlastnosti byly skvělé.

A rozhodně si myslím, že je lépe, když se prověří skutečně všechny možnosti, které jsou. Je zcela nepochybné, že v mnoha směrech je olovo zatím nenahraditelné technicky. Samozřejmě se různé látky používaly i dříve.

Samozřejmě jsou možné náhražky, co se týče například střeliva, ale ty, jak už tady padlo, buď ničí zbraně, nebo také nemají ty vlastnosti, které jsou.

Takže to má všechno svůj význam. Já jsem přesvědčen, že členové vlády si v tomhle směru a ta diskuze je v tomhle určitě cenná budou vědomi toho, že nebudou těmi, kteří budou tuto záležitost přebírat jako něco, co je nutné přijmout za každou cenu, a že se budou chovat racionálně.

Já myslím, že je tady potřeba zachovat zdravý rozum a vědecké postupy.

Je potřeba vždycky skutečně být velmi opatrní. To, že olovo, pokud možno, by se do toho ekosystému dostávat nemělo.

A samozřejmě i na tom, v jaké formě je použita.

Myslím, že celá ta debata, které věnujeme už opravdu poměrně velkou část dnešního jednání, by si zasloužila, abychom ji ukončili a abychom se skutečně dostali k dalším bodům dnešního jednání.

S faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Podal.